Děkuji. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl říct jednu věc. Nezpochybňuji to, co řekl.

Víte to? Řeknu vám to: tak, že toho pacienta ošetříte, situace je taková, že on vám ukáže nějakou smlouvu, ale musíte vystavit fakturu a vůbec nevíte, jestli vám ta faktura bude proplacena.

Takže i když to bylo v době, kdy už měl platit nový zákon, tak to stejně bylo obcházeno.

Děkuji za slovo.

Lloydové řekli, že nic takového sanovat nebudou.

Ještě načtu, než přistoupíme k další přihlášené paní poslankyni, omluvy, co v mezičase došly. Omlouvá se paní poslankyně Iveta Štefanová celý jednací den ze zdravotních důvodů a pan ministr Vlastimil Válek celý jednací den z pracovních důvodů. Nyní tedy prosím, paní poslankyně. Připraví se pan poslanec Jan Síla. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji za správnou a pravdivou odpověď.

A samozřejmě se ukázalo, že na tomto trhu jsou lidé nebo právní subjekty, které chtějí vybrat peníze, ale to plnění pokud možno ne, takže všechny velké nemocnice, které s tím mají zkušenosti, mají nedobytné pohledávky.

Mám vlastních zkušeností mnoho.

Nikdo z našich nemocnic nikdy a předpokládám, že kolegy tady znám pacienta neodmítne, protože to prostě neděláme.

Předpokládám, že máte podobné zkušenosti.

Nemocnice mají desítky milionů nedobytných pohledávek.